I pokud se jedná o otázku ŘSD, jsou zde také vidět silné a věcné kroky docenta Havlíčka, zejména při schvalování záměru na transformaci na novou státní organizaci, která se bez jasných výsledků řešila od roku 2015. Jsem přesvědčen, že tato přeměna bezpochyby zajistí zrychlení výstavby, a jako řidiči ji pocítíme všichni.

Od jejího založení byl Karel Havlíček tím, kdo nám pomáhal směřovat k nastavení širší palety právních, finančních a administrativních nástrojů podpory obranného průmyslu na mezivládní úrovni vládavláda. Nemohu opomenout ani úzkou spolupráci v oblasti podpory českých obranných a bezpečnostních firem při zahraničních pracovních cestách. Vážené poslankyně, vážení poslanci, toto je jen stručný výčet aktivit člověka, jehož postoje bezpochyby zajistí řádný chod Poslanecké sněmovny. Jsem zcela upřímně přesvědčen, že docent Karel Havlíček je v současnosti kompetentní osobou, která by právě pro své osobní a profesní kvality měla dostat prostor. Karel Havlíček je v tuto chvíli nejlepší kandidát na předsedu Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

Máte slovo. Dobrý den, vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové. Scházíme se v novém volebním období. Ve volebních kampaních jsme všichni deklarovali to samé chceme sjednotit společnost a ctíme demokratické principy.

To znamená, že 57 % voličů, co přišlo k volbám, nevolilo ani koalici SPOLU, ani koalici PirSTAN.

Když pominu jednací řád Sněmovny, který v § 77 říká, že kromě ANO a SPD ani jedna ze stran koalic nemá nárok na poslanecký klub, protože nekandidovala jako samostatná strana bohužel, jednací řád koalice nezná tak požadavky nejsilnějšího klubu, kterým je ANO, by měly být reflektovány. Zároveň předpokládám, že z vysvětlení právě § 77 jednacího řádu bude rovná politická soutěž, která je dána Ústavou České republiky. A také tedy doufám, že stejný výklad bude i k nominaci kandidáta za ANO na pozici předsedy Sněmovny Karla Havlíčka. Všichni jsme před volbami měli plná ústa demokracie, a tak věřím, že to nebyly jen plané řeči a že postavení nejsilnějšího klubu bude řádně zohledněno ve vedení Sněmovny, a to v zastoupení předsedy Sněmovny a dvou místopředsedů. Pozice předsedy je diplomaticky manažerská pozice. Tato pozice by měla být o životních a pracovních zkušenostech z reálného pracovního života. Skoro celý život podnikal, řídil Asociaci malého a středního podnikání a z této pozice přijal nabídku na řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ne kvůli politické příslušnosti, ale kvůli odbornosti. Manažerské schopnosti prokázal, když souhlasil s řízením i Ministerstva dopravy. To už chce opravdu, ale opravdu silného a manažersky schopného člověka. Řídil mnoho zahraničních misí a vedl delegace za Českou republiku. Vynikající jazykové schopnosti jsou jen tou pomyslnou třešničkou na dortu. Nicméně co se stalo? Volební komise svým usnesením tak, jak jsem ho teď před chviličkou dostala na stůl, popírá Ústavu České republiky, demokracii jako takovou a znemožňuje ve své podstatě právě onu politickou soutěž. To není dobrý začátek ani naší spolupráce, a není to ani dobrý signál pro voliče České republiky. Děkuji za pozornost. Pan ministr Richard Brabec, přednostní právo.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Ale přesto považuji za důležité, aby tady zazněly některé věci. Ale dovolte mi, abych se jenom zastavil opakovaně nad jedním pojmem, nebo možná více pojmy, které se skrývají pod takovým hezkým klišé s názvem nová politická kultura.

Z toho si na sebe beru, že ta naše, ještě původní, byla tedy špatná. A hovoří o tom, jak nebudou žádné odvety, o tom, co se stalo třeba při volbách před čtyřmi lety.

A pomiňme tedy to, že vezmemeli v úvahu zkušenosti ať už Radka Vondráčka, nejenom z vedení Sněmovny, ale jak jsem měl možnost s ním třeba být i na různých zahraničních výjezdech v rámci Svazu průmyslu, tak na jeho schopnost reprezentovat velmi dobře Českou republiku, to samé samozřejmě je i na našeho nominanta Karla Havlíčka, takže volba každého z těchto kolegů by byla naprosto důstojnou volbou.

A to měly všechny strany nové vládní koalice tehdy dohromady 70 mandátů, 70 poslankyň a poslanců, a hnutí ANO má dnes samo 72. Tak se začínám docela obávat, jak ta nová politická kultura asi bude vypadat. Protože jak jsem říkal, v té naší staré rozumím tedy té špatné podle vašeho názoru politické kultuře měly vládní strany ve vedení Sněmovny tři zástupce, a to počítám i zástupce KSČM, které tolerovalo vládu, a ostatní také tři. A dnes podle té nové politické kultury jich vládní koalice vlastně chce mít pět, jestli se nemýlím, a pro zbytek nechává dva posty.